Děkuji, pane předsedající. Nicméně zde se musím zmínit o okolnostech, které vedly k finálnímu návrhu, který máme dnes na stole. Je to totiž série absurdit. Pak se ovšem musím otázat, proč pro tuto prioritu nic neudělal.

Ředitel Českého rozhlasu nepodléhá kontrole Poslanecké sněmovny a Poslanecké sněmovna mu nemá co ukládat. Toto byl úkol, který mělo dostat Ministerstvo kultury coby předkladatel. Pan generální ředitel Českého rozhlasu se tedy nějak domluvil s privátními provozovateli a výsledek byla absurdita číslo tři.

A došlo k absurditě číslo čtyři, kdy předseda volebního výboru dal o tomto návrhu hlasovat, ačkoliv ten návrh nikdo nepodal, neboť generální ředitel Českého rozhlasu, při vší úctě, nemůže podávat pozměňovací návrhy. Takže tato série absurdit provázela tento zákon a já se domnívám, že to, co z toho vyplývá, je strašlivě nebezpečné, to jest nečinnost ministra kultury, protože v závěru toho jednání na výboru padly i pozměňovací návrhy ze strany ředitele Rádia Impuls, rádia vlastněného panem Babišem, které kdyby byly bývaly přijaty, tak byly pro Český rozhlas likvidační. Pan ministr Herman ohrozil nezávislost Českého rozhlasu svou nečinností!

Děkuji, pane předsedající. Já se musím velmi razantně ohradit proti nepravdám, které tady pan poslanec, můj jmenovec, vyřkl. Není to poprvé, kdy zde mluví takovéto nepravdy, a je velmi smutné, že člen slovutného zákonodárného sboru takto a teď řeknu to slovo takto lže. Řádný legislativní proces samozřejmě proběhl, naše ministerstvo se tím zabývalo, připravovalo tento návrh. Mohu tady jmenovat konkrétní osoby, které to dělaly, a volební výbor vše řádně projednal. S faktickou poznámkou pan poslanec Komárek. Dámy a pánové, děkuji. Nechci zdržovat. Já jenom nechápu, proč pan poslanec Korte říká věci, které jsou evidentně nepravdivé. Je pořízen i zvukový záznam, který ho usvědčuje z nepravdy. Nebudu tak přísný jako pan ministr. Asi je to nějaký zmatek, který se panu poslanci Kortemu udál. Takže prosím vás, já zmatený nejsem, vše proběhlo naprosto řádně, pozměňovací návrh podal pan poslanec Koníček, já jsem nebyl přítomen jen proto, že jsem sčítal volební lístky coby člen volební komise. Přišel jsem, žádné pozměňovací návrhy Impulsu nebo něčeho takového samozřejmě vůbec neexistují. A to, že pan ředitel Duhan nabídl osobně nikoliv že já bych ho k tomu nutil debatu dalším hráčům na trhu, je naopak podle mne velice chvályhodné a to, že se dohodli, já beru za velký úspěch této Sněmovny a to, že je to vyjádřeno v tomto pozměňovacím návrhu, je, myslím, příklad toho, jak bychom všichni politici a velcí hráči na trhu jednat měli. Pane Korte prostřednictvím pana předsedajícího, je mi to líto a nechápu, proč mě osočujete z něčeho, co je zcela zřejmě nepravdivé a řekl bych, že je to nedůstojné. Já vám děkuji, pane poslanče.

Máte slovo, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, nechci zdržovat, ale ani já nemohu nereagovat na slova pana poslance Korteho. Za prvé chci říci, finální podoba tohoto návrhu je z mého pohledu vyvážená a správná. Otevírá rozhlasu možnost pustit další již existující stanici na FM. Za druhé jsem přesvědčen o tom, že úkolem nás, reprezentantů Sněmovny, je měřit stejně všem, to znamená jak veřejnoprávním médiím, tak těm soukromým v tomto případě, pokud by tedy nedošlo k nějakému politickému rozhodnutí, že chceme buď zrušit veřejnoprávní média, nebo naopak zrušit soukromá média. V této dohodě vnímám právě to, že bylo měřeno stejně všem. Chci se zastat i ministra kultury, protože ta příprava nějaký proces a nějakou dobu měla a to Ministerstvo kultury u toho pochopitelně bylo. Jediné a tam panu Kortemu dávám za pravdu a tam jsem i já pozdvihával obočí byl ten moment, kdy onu dohodu, onen návrh, jsme se dozvěděli skutečně až ten den ráno a museli jsme prostě reagovat rychle v tu chvíli. Anebo nemuseli a mohli jsme rozhodnutí toho výboru odložit. Ale protože nakonec to bylo poměrně jednoduché, tak jsme se rozhodli souhlasit. Já chci říci, nevidím v tom žádnou kontroverzi. Už jsem to říkal na několika fórech. Rozhlas bude nucen k digitalizaci, budeme tlačit na to, aby digitalizace rozhlasového vysílání byla odstartována.

Ale prosím, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Korte, nepromítejte do této věcné debaty o rozšíření jedné stanice na FM své politické neshody nebo svoji osobní antipatii vůči panu ministru kultury. Myslím si, že je to zbytečné a rozhlas i ostatní stanice to zbytečně poškozuje. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní je tedy řádně přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Děkuji, pane předsedající.

Lež je vědomé popírání pravdy.

Děkuji vám. Já vám děkuji, pane poslanče. Eviduji ještě jednu faktickou poznámku a to je pan poslanec Bendl.